Tady jsme dospěli k dohodě, dospěli jsme k ní po poměrně náročných jednáních, a proto taky říkám zde, pouze po tom, co jsem o tom mluvil s panem ministrem financí, neslyšeli to před vámi žádní novináři, tak aby skutečně přístup k těm informacím byl pro všechny spravedlivý. Rozhodně nelze dělat politiku to je další věc nechci, abychom tady vycházeli z toho, že budeme dělat politiku podle pohybu na burze. Jsme suverénní země, nevládneme podle burzy, jsme odpovědní našim voličům a od toho máme dělat politiku, od toho máme právo říkat svoje politické názory, máme právo prezentovat koaliční dohody, a nikoliv podle toho, když nějaké rozhodnutí je nepopulární nebo nějaké rozhodnutí vyvolá snížení cen nějakého subjektu na burze. Ale je to rozhodnutí, které se týká daní, a to je součástí suverénní politiky státu. Na tom se doufám všichni shodneme.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Máme zde několik faktických poznámek.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

To nefunguje.

A vy říkáte, že to vlastně není třeba.

Děkuji.

Tak, máte slovo.

Protože tohleto, to znamená oznámení o tom, že se bude danit něco zpětně, to znamená za tento rok, oznámit to na konci října, na konci desátého měsíce, že někdo bude zdaněn, je zásadní informace i pro firmy, které jsou kótované na burze.

Takže to je vaše komunikační chyba, pane kolego, prostřednictvím pana místopředsedy, nikoli že někdo po vás chce, aby vaše rozhodování a návrhy byly ovlivněny pražskou burzou.

Děkuji. Děkuji moc.

Naopak, my máme být těmi služebníky, kteří tady toto jasné, předvídatelné a férové hřiště nakreslí. Proč to teda celé vzniklo?

Děkuji za další faktickou poznámku a další přihlášený je paní předsedkyně Schillerová. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A teď vážně, pane předsedo Michálku, prostřednictvím pana místopředsedy.

Máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Že je tento návrh zákona projednáván rychle a že jste neměli čas se připravit... Ano, je projednáván rychle. Myslím si, že v době krizové má vláda jednat rychle. To jsme tady seděli, dokud se šéfové stran a zástupci stran nedohodli, řešilo se to v noci a ten samý večer se to ještě psalo na koleni. My jsme se přizpůsobili, byli jsme připraveni, nastudovali jsme si to, připravili jsme návrhy. Ano, máme tady krizi, bohužel je potřeba jednat rychle. Pokud jde o záležitost s přípravou toho návrhu, situace byla taková, že jsme udělali nějakou dohodu na koaličním orgánu, potom se dohoda změnila, ta dohoda je jiná. Ano, pokud se najdou nové okolnosti, i koalice může svoji dohodu změnit.

Vždyť to byla cena těch akcií a firma přece nemůže vlastnit 100 % svých akcií.